222.

Vedle pana kolegy Birkeho, který už je u stolku zpravodajů, požádám, aby totéž místo zaujal pan poslanec Jaroslav Foldyna, který je zpravodajem garančního výboru, hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevřu tedy rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance Stanjury a potom pana poslance Bendla. Pan kolega Stanjura. Děkuji za slovo. Když to zjednoduším, budeme se rozhodovat, jestli kraje mají soutěžit o správu a údržbu, nebo ne. Takhle je to jednoduché. My, kteří říkáme, že mají soutěžit, podpoříme zamítnutí, vy, kteří si myslíte, že nemají soutěžit, budete hlasovat pro tento návrh zákona. To je celé. Děkuji. Nyní pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou, poté pan kolega Karel Šidlo v řádné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já jenom krátké zdůvodnění, ty dvě minuty mi na to budou stačit. Totiž mezitím už proběhly některé soutěže a v praxi se opravdu ukázalo, že když se soutěží, tak se minimálně jedna třetina nákladů ušetří. Takže chceteli, aby se za méně peněz nebo stejně peněz opravilo více, podpoříte návrh na zamítnutí. A nyní v rozpravě pan kolega Karel Šidlo.